Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, mohla byste nám prosím objasnit, jakým způsobem chce Ministerstvo obrany zajistit dostatečný počet patřičně vycvičených občanů, schopných a ochotných zajistit obranu naší vlasti v případě, že dojde k rozpadu NATO i se Sovětským svazem jsme měli být na věčné časy nebo budeme ohrožováni jiným státem NATO jako v případě sporu mezi Řeckem a Tureckem a hrozícím konfliktem mezi těmito zeměmi? Jak nás učí historie, mají se takové velké vojenské aliance tendence rozpadat z důvodu existence jiných bezpečnostních zájmů jednotlivých zemí, hlavně v době chaotických krizí. Jaká opatření navrhujete a realizujete, aby byla zajištěna zmíněná příprava, zejména mladé generace, která je schopna maximálně hrát strategické počítačové hry? I když nic proti nim, mohly by se taky hodit. Vzhledem k tomu, že všeobecný vojenský výcvik prodělali občané, jejichž věk již přesahuje čtyřicet a více let, je těžko představitelná možnost, že příští válka na našem území, která se zde může odehrávat, bude válkou starých mužů, kteří budou bojovat za své zhýčkané potomky.

Děkuji za odpovědi. Děkuji, pane poslanče, děkuji za přednesení a dodržení času. Paní ministryně obrany Jana Černochová je omluvena, interpelace bude vyřízena písemně. Nyní požádám, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Jan Síla, který má interpelaci na ministra zdravotnictví. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. Interpelace byla na pana ministra zdravotnictví, který je omluven, a bude to vyřízeno písemně. Další, kdo přednese svoji interpelaci, je paní poslankyně Vladimíra Lesenská a tato interpelace je opět na ministra zdravotnictví. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.

A už vůbec vám nemusím líčit, jak to vypadá, když se tato bakterie dostane do lidského těla. Šetřit a zbytečně neplýtvat je správné, ale mělo by to být také reálné a bez dopadů na naše zdraví. Jak budete řešit případný nárůst alergických reakcí a nárůst nemocnosti díky chladným místnostem? Domýšlíte vůbec dopady některých opatření?

Jak bude moci postupovat zaměstnanec, který se touto bakterií díky nízké teplotě nakazí? Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. Tato interpelace bude opět vyřízena písemně.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Postavení tohoto ministerstva, předpokládám, že skutečně je takové, že může propojovat všechna ostatní ministerstva, protože každý jiný ministr má pouze jednu gesci, nemůže tam provádět tato spojující řešení. Takže moje otázka zní: Za prvé, jaký je koncept rozvoje vědy a výzkumu pro naši republiku v příštích třech letech, dominantně pro příští rok s ohledem na aktuální otázky řešení jednak zdravotní, sociální i technické v naší republice? Jistě už tam nějaký koncept je.

Stále se mění hodnocení, hledá se optimální cesta.

A dále bych chtěla vědět, jakým způsobem budeme podporovat, nebo ministerstvo, které vedete, bude podporovat napříč rezorty pregraduální vědu a výzkum čili výchovu mladých kádrů pro vědu a výzkum včetně středních škol? Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. Jsme u další interpelace. Poprosím, aby přišel pan poslanec Zdeněk Kettner, který má interpelaci na pana ministra školství.